Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Totiž on slučuje Evropskou unii a občany Evropské unie.

A rozhodně na tom nechci vůbec nic měnit. Děkuji. Bude reagovat pan poslanec Volný.

Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedající. Po tomto svém vstupu vám uděluji, pane kolego Feri prostřednictvím pana předsedajícího, právo posledního slova, abychom mohli dál pokračovat v projednávání zákona.

Evropská unie má nejpropracovanější systém v mnoha legislativních oblastech.

Takže druhý můj bod, kterým se vracím k panu Benešíkovi, je pokud se oháníte přímou demokracií a referendem o vstupu do Evropské unie, schvalte prosím vás obecný zákon o referendu, který bude mít stejné hodnoty jako ten zákon o referendu o vstupu do Evropské unie, který je prozatím jediný v naší historii. Pan poslanec Benešík se přihlásil s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo, doufám, že to bude to poslední. Já jsem to referendum použil právě v souvislosti s těmi, kteří pro to referendum horují. Já nejsem příznivcem referend, obecných referend o složitých otázkách. Já chápu, že můžou být místní referenda, že můžou být krajská referenda o tom, jestli postavíme bazén nebo spalovnu, tomu rozumím. Takže já tady nehoruji pro referenda. Já jsem zastáncem zastupitelské demokracie, protože občan si nás politiky platí dostatečně na to, abychom ty věci nastudovali, abychom ty věci prodiskutovali a poté na základě sofistikovaných informací a často velmi dlouhých porad s odborníky rozhodli. Myslím si, že proto si nás občan platí, ne aby on trávil polovinu života tím, že si bude studovat věci, na které ani nemá čas. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážená paní ministryně, dovolte mi, abych přednesla stanovisko za klub sociální demokracie.

Je to vládní zákon a je přirozené, že má naši podporu. Nyní, co se týká pozměňovacího návrhu Jakuba Michálka. Tady chci navázat na to, co prohlásila ministryně spravedlnosti, protože to je skutečně tak, že vládní návrh, ano, byl paní ministryní spravedlnosti podán, to je úplná pravda, stejně jako je pravda to, že má zasednout protikorupční rada a má také zasednout koaliční rada, kde bude hnutí ANO a sociální demokracie komunikovat právě o vládním návrhu zákona o státním zastupitelství.

Děkuji. Nyní jsou zde faktické poznámky v tomto pořadí: pan poslanec Staněk, pan předseda Michálek, pan předseda Farský. Pan poslanec Staněk. Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nedá mně to, abych se nevyjádřil k určitým výrokům kolegy Benešíka, kterého si velmi vážím, ale velmi důrazně protestuji proti rétorice, že si nás občan platí, že jsme tady proto, abychom jako dobře zaplacení politici něco nastudovali, něco přednášeli, o něčem rozhodovali. Dobře placeni by měli být především úředníci. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Mě trošku překvapuje, že sociální demokracie změnila názor, protože pokud se správně pamatuji, tak pan předseda Chvojka na ústavněprávním výboru můj návrh podpořil. Ale na druhou stranu ten obrat, podle kterého by to měla posoudit protikorupční rada vlády v čele s Andrejem Babišem, to považuji opravdu za korunu a výborný manévr sociální demokracie, protože se tím dovršuje proces, kdy trestně stíhaný premiér Andrej Babiš , o jehož trestním stíhání se celou dobu jedná, tak současně může jako šéf vlády odvolat nejvyššího státního zástupce, který teď přezkoumává to jeho zastavené trestní stíhání, a nyní jako předseda protikorupční rady vlády bude schvalovat i ta pravidla, podle kterých se budou odvolávat ti nejvyšší státní zástupci. Faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Valachová, potom je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Kohoutek. Prosím, máte slovo. Zřejmě mu chybí, a mě to tedy překvapuje, nějaká mezera ve vzdělání z hlediska toho, jakým způsobem rozhoduje koalice nebo vláda, protože to bylo podstatné.